Dovolím si vás požádat o podporu. A je to víceméně systémová záležitost. Na rozdíl od věcí, které jsou jenom parametrickými změnami nebo doplněním nějaké další skupiny, tak tohle je záležitost, která by měla být de facto provázena vždycky s každým zákonem, který se bude nějakým způsobem dotýkat rozpočtů měst a obcí na jedné straně, krajů na druhé straně, z té částky, která není vázána na příjmy na daních. Děkuji za podporu.

Děkuji, vážený pane předsedající.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vládní návrh zákona však nepočítá s kompenzací, která by zaměstnavatelům ulehčila od placení pojistného, které jsou povinni platit za své zaměstnance. Nad rámec vládní předlohy proto navrhuji i podpořit zaměstnavatele prominutím pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavatelem za zaměstnance v pracovním poměru.

Takhle je tedy kompletní znění úpravy, kterou tento pozměňovací návrh řeší, a já vás tímto žádám o jeho podporu, abychom pomohli všem těm postiženým podnikatelům a živnostníkům. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji projednávání tohoto bodu, abychom se mohli připravit na třetí čtení.